Problém není nebo je, ale je také i v krajích, to znamená, byl v přepočtu, v tom d´Hondtu, ale je také v tom, že tady máme nestejně velké kraje.

To je přece nespravedlnost!

Máme tady čtyři až pět velkých krajů, které v zásadě ovlivňují volební výsledek všech ostatních, a protože takto malé kraje logicky, protože my neměníme zákon o krajích, budou zachovány i do budoucna, tak to znamená, že dosavadní problémy v tomto aspektu volebního zákona zůstanou zachovány.

Děkuji za slovo. Slyším od rozhodnutí Ústavního soudu neustálé srovnávání největšího kraje Středočeského a Karlovarského jako nejmenšího.

Tak jaká nespravedlnost! Je to přesně naopak. Přece hlavní problém jsou různě veliké kraje.

Děkuji. Pan zpravodaj. Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře vnitra, dámy a pánové, já se pokusím být také poměrně stručný.

Jsme na to zvyklí, a jestli se bavíme o tom, že chceme něco voličům sdělovat, čemu oni mají rozumět, o čem tady tak hezky mluvil Patrik Nacher, tak upřímně řečeno, 99 procentům voličů je úplně ukradené, jak se přepočítává. 99 % voličů chce vědět, koho si volí, a naše tradice tady je, že volíme holt po těch krajích.

To se schválně zkuste podívat na sestavování kandidátek.

Takže nechme stávající model. Myslím, že nemá cenu se tím jedním krajem zabývat. A upřímně, Slovensko Mečiar zavedl jeden volební kraj, a jestli někdo z nás má pocit, že Slovensko je výlupkem parlamentní demokracie, který bychom měli následovat, tak ať tam prosím občas zajede.

Jsou to všechno subjekty, které mají jenom poslance a nějakého vůdce.